Za čtvrté.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Je návrh na zpochybnění hlasování, nebo není jestli můžeme pokračovat?

Máte slovo, pane předsedo.

Pane předsedo, já vám rozumím, ale na druhou stranu já jasně vidím, že kolegové si jednotlivě prohlížejí jeden papír o tom, jaký je elektronický záznam o výsledku hlasování.

Já neslyším pana zpravodaje. Prosím klid ve sněmovně! Dostáváme se do skupiny, která je věnována časovému testu, pozměňovací návrhy ohledně osvobození příjmů z prodeje nemovitostí.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně, stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Rozpočtový výbor negativní stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.